Ten bude řešit profesní rozvoj a osobnostní růst učitelů. Co se týká situace, která teď nastala, tak jenom chci říct a připomenout, že na doplnění kvalifikačních předpokladů bylo vyčleněno dohromady deset let.

Nicméně nám na nich záleží a tyto situace prověřujeme, ty konkrétní. Jsou to jednotky případů a řešíme je.

Takže to je reflexe legislativní na tu situaci, která je kritizována z hlediska stávající platné právní úpravy a postavení Akreditační komise.

Děkuji, paní ministryně. Poprosím pana poslance o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Já už budu stručný. A teď vás jenom můžu prosit nebo apelovat na vás, abyste těm, kteří dostávají výpovědi, byli nápomocni a případně se snažili o to, aby v resortu školství zůstali. Protože oni se pouze snažili naplnit zákonnou povinnost toho, aby splňovali podmínky pro další výchovu a vzdělávání pro svoji učitelskou práci. To je aspoň podle sdělení některých lidí, kteří se tím zabývají. Včera proběhlo jednání v Senátu, které taky nebylo příliš konkrétní. Děkuji, pane poslanče.